Děkuji, vážený pane předsedo.

Budete riskovat to, že budete ohroženi na zdraví nebo na vážném poškození zdraví? To ani náhodou neříká. Ale dává tu sílu vah o něco víc ve prospěch bezpečnosti těch, kteří jedou tím vlakem. A to si myslím, že je v pořádku. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji. V tuto chvíli nevidím nikoho přihlášeného do rozpravy. Nikoho nevidím. Rozpravu končím. Pan ministr i pan senátor budou mít závěrečné slovo. Tak děkuji moc. A zdůrazňuji jedná se o možnost, nikoliv povinnost provozovatele dráhy oklešťovat či odstraňovat stromy. A druhá věc. Já jako ministr dopravy mám stejný zájem jako kolegové po mé pravici na ochraně osobních údajů.

Tak proč jsou potřeba v daném případě?

A to pro plnění ze samotné přepravní smlouvy, kdy prostředky v případě vrácení jízdného, zaplacení kompenzace za zpoždění atd. budou placeny ve prospěch toho kupujícího. Tyto údaje, které tam kupující dobrovolně bude dávat, jsou v jeho prospěch. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane ministře. A nyní má slovo pan senátor. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, už jen stručnou poznámku.

A já nevím, jestli jste si všichni vědomi těch čísel, která stojí za tou naší debatou. V posledních šesti letech počty srážek vlaků se stromy dosahují zhruba 70 až 90 ročně. Naštěstí se při nich nikdo nezabil a zraněných jsou jednotky, mezi jedním a třemi ročně.

A já nemohu souhlasit s tvrzením, že je to pouze právo toho provozovatele.

Takže z pohledu Senátu, opakuji, jde o příliš ostré vymezení a Senát se domnívá, že je namístě zvážit jinou podobu toho opatření, které by specifikovalo tuhle problematickou část.

Eviduji žádost o odhlášení, které jsem právě vyhověl, a poprosím, aby se všichni přítomní znovu přihlásili svými kartami.

K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.